Já se omlouvám. Milí kolegové., prosím, přeneste své hovory do předsálí. Pokračujte prosím, pane předsedo. ... dítěte, žáka nebo studenta v případech, kdy je taková spolupráce nutná nebo vhodná.

Dále budeme v tomto bloku hlasovat o bodech A20 až A22, kdy se navrhuje upravit zmocnění pro vydání vyhlášky tak, aby tato nově stanovovala podrobnosti profesních kompetencí standardu učitele. Učitel by měl pak vždy splňovat požadavky na profesní kompetence v takové míře, aby byl podle svého zařazení v rámci kariérního systému schopen vykonávat příslušné činnosti, to znamená, že učitel ve druhém i třetím kariérním systému bude vždy muset být schopen vykonávat samostatně komplexní vzdělávací a výchovnou činnost.

Bod A24, adaptační období se zkrátí učiteli, který bezprostředně před atestačním řízením vykonával činnost učitele. Jde o učitele, kteří příslušnou odbornou kvalifikaci nemají, ale přesto na škole učí. A25 až A26, doplňuje se: V zájmu zajištění co největší objektivity doplnit nový podklad, ze kterého vychází ověření kompetence při atestačním řízení pro třetí kariérní stupeň.

Omlouvám se, ale prosím, kolegové, o ztišení. Pokračujte prosím, pane předsedo. Já to přečtu ještě jednou.

Ustanovení pro učitele, kteří nevykonávají činnost učitele. Hodnocení učitele, který není učitel.

Prosím kolegy, zejména tady ten hlouček.

A37 je zrušení povinného souhlasu ministerstva, to už jsem četl předtím, nebudu to opakovat. A poslední dva.

Já si tak jistý nejsem.

Děkuji.

Stanovisko paní ministryně.

Prosím, abyste se znovu přihlásili hlasovacími kartami. Až se počet ustálí, budeme toto hlasování opakovat. Zahajuji hlasování. Kdo je proti?

Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Je to hlasování 242. Návrh nebyl přijat.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Návrh byl přijat.